To znamená, v současné době na vodě podle odhadu až 80 % vodáků požije alkohol. Prostě to tam patří. Proč u běžného chování vodáků je nutíme porušovat zákony? A ti, kteří nechtějí ty zákony porušovat, budou se standardně chovat. Budou se chovat tak, jako se chovali doteď, akorát nebudou vědomě porušovat zákon. Děkuji. Konstatuji, že v obecné rozpravě, kterou jsme ještě neukončili a která bude později pokračovat, byl podán návrh na opakování druhého čtení, který podal pan ministr Ťok. O tomto návrhu bude Sněmovna hlasovat po ukončení rozpravy. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu, protože se blíží 13. hodina.